Předložený návrh z pověření vlády uvede taktéž pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než začnu mluvit o zákoně, dovolte mi, abych odpověděl panu poslanci Laudátovi. Reakce stejně přišla. Můj pocit byl, že debata je v zásadě kontinuální. A co se týče věcně. Samozřejmě čísla nepodporují teorii, že vláda, která nastoupila, je hospodářským neštěstím, protože ona dosahuje hospodářského růstu nejenom v roce minulém, ale perspektiva je i v roce tomto. Teď už k zákonu, ke kterému jsem byl vyzván. Základním cílem předložené novely zákona o metrologii je vyhovět potřebám praxe a odstranit vývojově překonané požadavky. Návrh mimo jiné zpřesňuje práva a povinnosti subjektů v oblasti metrologii a zvyšuje ochranu spotřebitelů při přezkušování stanovených měřidel. V závěru bych vás chtěl požádat o podporu předloženého návrhu zákona při legislativním procesu jak ve druhém, tak třetím čtení Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milí kolegové, jak už řekl pan ministr, je to technická novela, která reaguje zejména na problémy z praxe.

Je to velmi jednoduché. Dovolte tedy, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po obecné a podrobné rozpravě